Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 157/1.

Takže jsme to tady slyšeli.

Ten legislativní proces trvá nějakou dobu. Takže i kdybychom dneska ten návrh přijali v prvním čtení, tak máme konec června, třicet dnů na Senát, podpis prezidenta, musí to vyjít ve Sbírce zákonů.

Děkuji panu předsedovi klubu ČSSD.

Takže pane poslanče, prosím, abyste nám řekl stanovisko za navrhovatele. Veto jsem slyšel, tedy ve standardním čtení. Zákon o vnitrozemské plavbě. Zde se navrhuje v paragrafu o přestupcích vyjmout vodáky.